Poštovane kolegice i kolege, pozdravljam vas sve koji ste u međuvremenu stigli. Pozdravljam posebno naše kolege koji su ili bolesni ili su u samoizolaciji vidim da ih je danas, čini mi se na ekranu da ih ima 13 ako se ne varam, tako da ovaj evo ga sve nas je nažalost više koji smo u tim uvjetima. Krećemo s glasovanjem, prvo je, izvolite kolega Raspudić. Poštovani predsjedniče u ime Kluba MOSTA-a tražim pauzu od 15 minuta jer su nam potrebne dodatne konzultacije budući da smo se našli u neočekivanoj situaciji, da su 2 naša zastupnika defacto ima je određena samoizolacija od strane saborske službe koja je uopće ne promišljajući konkretnu situaciju odredila to svima koji su bili na određenom sastanku iako su nosili maske, iako su 2 zastupnika bila na 10 metara zračne linije udaljenosti. A podsjećam da se radi o dvostrukim mjerilima jer gospodin Hrebak unatoč mišljenju epidemiologa u Bjelovaru kasnije je za zahvaljujući višoj instanci, omogućeno mu je biti u saboru i glasovati. A sve to se događa u jednoj nezdravoj atmosferi gdje su određena 2 tjedna pauze u saboru s čime se mi ne slažemo, smatramo da sabor mora raditi u ovom teškom trenutku za domovinu, u situaciji gdje u ponedjeljak istječe moratorij na ovrhe, gdje su ugostitelji u velikim problemima, gdje se javlja dodatan problem u funkcioniranju škola, bolnica, jedna situacija gdje nije jasno jesmo li u lockdownu ili nismo jer škole ili rada ili ne rade primjerice, a tako i mi u saboru. Da li nam je trebalo omogućiti neku dvoranu gdje ćemo sjediti na metar i po, dva udaljenosti il koliko je već potrebno il da se svi možemo raditi online, a ne da nas reducira na 40, a onda uz to da se arbitrarno donose mjere o samoizolaciji od strane saborske službe. U svoj toj nezdravoj klimi je i ovo što se događa u javnosti, optužbe za radikalizaciju, ne za radikalizaciju čime se prejudiciraju rezultati istrage jer mi motive još uvijek ne znamo čina koji se dogodio. Stoga apeliram svima da malo smanjimo tenzije, da ne donosimo olake zaključke na temelju pojedinačnog slučaja, a evo kao prilog svoj toj konstruktivnoj raspravi potrebna nam je jedna dodatna konzultacija, pa molim pauzu od 15 minuta.

Bit će odobrena stanka, samo pojašnjenje oko kolege Grmoje. U trenutku ako će biti podnesena prijava protiv njega, ako on to želi mi možemo skinuti imunitet, već danas u konačnici imamo po zahtjevu kolege, bivšeg kolege Ranka Ostojića, zahtjev za skidanje imuniteta. Mi smo u raspravi donijeli odluku da se ne skida imunitet, to je uobičajena praksa, ako kolega Grmoja želi mu se skine i u tom slučaju ne možemo mi ići protiv njegove volje. Ali u ovom slučaju sada unaprijed bez nekakvog zahtjeva bilo koga za skidanje imuniteta ne vidim razloga da to činimo. Kolega Tomašević vi ste se isto javili. Tražim od 15 minuta u ime Kluba zastupnika zeleno lijevog bloka, kako bi se konzultirali oko ove nove situacije da nakon današnje sjednice sabora, sabor ide na stanku od 2 tjedna koja je po nama potpuno nezaslužena i uopće ne možemo vjerovati da se opravdava izjavama da 7 tjedana radimo u komadu i da onda nam treba 2 tjedna stanka. Ja ću podsjetiti da zadnjih nekoliko tjedana plenarna rasprava koja je samo srijedom i četvrtkom traje u prosjeku 4,5 sata, oko 2 popodne se završi plenarna rasprava ako već Vlada ne šalje prijedloge zakona u saborsku proceduru, ne razumijem zašto se onda oporbene točke koje su sada na dnevnom redu ne stavljaju na plenarnu raspravu kako bi se barem te oporbene točke raspravile. Znači u ovoj situaciji jednoj od najvećih kriza u kojoj se je Hrvatska ikada našla da sada Hrvatski sabor odlazi na dvotjednu stanku, ne vidimo nikakav razlog niti opravdanje za to. Znači posebice to smatramo kao pokušaj umrtvljavanja oporbe sada kad smo zajedno svi predali zahtjev za istražno povjerenstvo saborsko, kada, nakon JANAF-a kada se predlažu opozivi ministara, kada se stavljaju zakonski prijedlozi poput onog da se produži moratorij za ovrhe, sada se ide na dvotjednu stanku. Znači za to ne vidimo apsolutno nikakvo opravdanje od vladajuće većine i tražimo da isto tako i drugi kolege iz klubova se dobro zapitaju zašto to radimo i da se zapitaju zašto je sabor među najgore ocijenjenim institucijama vlasti u Hrvatskoj. Kolega Bartulica izvolite.

Isto u ime Domovinskog pokreta tražim stanku. Na dnevnom redu glasovanje danas imamo 25 točaka, nažalost nema 2 točke, a to su izvješća o radu sudova i o radu DORH-a. Hrvatska javnost treba znati da to, te rasprave se već odgađaju 3 tjedna. Isto se slažem s kolegama da ne vidim uopće opravdanje za ovu stanku. Vi imate pravo to napraviti, ali moram upozoriti da u određivanju rasporeda ovog visokog doma postoji nažalost i velike mogućnosti zloupotrebe, neke stvari se odgađaju. Premijer Plenković tvrdi da želi ojačati hrvatske institucije, kad je odbacio prijedlog za osnivanje istražnog povjerenstva upravo je to rekao. Međutim, ovo smatram omalovažavanje ovog visokog doma. Imamo veliku odgovornost pred hrvatskim građanima na temeljit, pošten način odradimo ove teme, ovo nam ne omogućuje upravo to. Dakle, umjesto da imamo novo istražno povjerenstvo koje mislim je nužno imamo stanku od 2 tjedna. Dakle, tražim stanku u ime kluba da se dodatno konzultiramo i mislim da nije dobro u praksi da važne udarne teme se odgađaju na ovaj način. Šteta da nismo imali mogućnost raspraviti o radu sudstva, to je ono što brine hrvatske građane i što ih zanima i o DORH-u nismo imali tu mogućnost, mislim da to nije dobro.

Kolegice Orešković, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, tražim stanku u ime Stranke s imenom i prezimenom, Pametno i GLAS, također zbog potrebnih konzultacija o načinu glasanja po pojedinim točkama koje su danas stavljene na, na dnevni red. Međutim, želim se pridružiti svim kolegama koji su ukazali da stanka u ovom trenutku predstavlja svojevrsnu opstrukciju demokratskih procesa. Ne samo zbog toga što je oporba suglasno i unitarno zatražila formiranje istražnog povjerenstva kako bi se uočile i detektirale slabosti u sustavu borbe protiv korupcije, nego i zbog činjenice da nismo raspravili bitna izvješća koja bi mogla gotovo identičnu ili sličnu svrhu postići, kao i ovo istražno povjerenstvo i to još iz 2018.g. Osim izvješća predsjednika vrhovnog suda i glavnog državnog odvjetnika odnosno odvjetnice ovdje imamo i neraspravljana izvješća za 2018.g., a tako i za 2019. i od strane Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i od strane pučke pravobraniteljice. Loša je poruka našim građanima da se sabor nakon svega 7 tjedana rada raspušta, a nismo raspravili zašto Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo nije uvažio niti jednu od preporuka gotovo apela nadležnih institucija koji pokazuju koliko nam je zapravo pravni sustav i vladavina prava porazna i šuplja. Stanka će biti odobrena i vama. Kolega Bačić, izvolite. U ime Kluba zastupnika HDZ-a tražim stanku prije samog glasovanja. Ono što želim reći da sam već 17.g. saborski zastupnik, ovo je moj 6. mandat i mislim da imam značajno iskustvo kojim mogu ocjenjivati rad sabora. U tih proteklih 16.g. koje su iza mene, niti jednom Hrvatski sabor nije ne napravio u proljetnom dijelu zasjedanja stanku, u pravilu za vrijeme velikog tjedna ili uskrsnih blagdana, a u jesenjem zasjedanju, što je sada slučaj, uvijek je to bilo negdje oko Svih svetih i Dana mrtvih. Ako se napravi jedna analiza rada hrvatskih, svih saziva Hrvatskog sabora, pa ćemo vidjeti da se uvijek stanka događa upravo u ovo vrijeme. Prema tome, osim populističkih poriva oporbenih zastupnika koji glorificiraju svoj rad ovdje u Hrvatskom saboru, a koji je često put, a koji je rad ocijenjen na proteklim izborima od onih koji su vrhovni arbitar u demokraciji, ne vidim više nikakvih drugih razloga za takve njihove navode. Druga stvar koju želim reći. Analizom rada svih europskih parlamenata, samo jedan parlament u Europi radi na godišnjoj razini više od Hrvatskog sabora. Ovaj protekli, 9. saziv Hrvatskog sabora oborio je rekord u radu Hrvatskog sabora u prošloj godini kada smo radili daleko više nego niti jedan dosadašnji saziv sabora u bilo kojoj godini. Prema tome, spočitavati HDZ-u odnosno vodstvu sabora da na ovaj način želi umrtviti, utišati oporbu je potpuno promašen. Nitko oporbi ne priječi da politički nastupa i djeluje onako kako misli da je za nju primjereno. S druge strane, u ovoj godini u kojoj su održani parlamentarni izbori, će ovaj, ovaj saziv Hrvatskog sabora u ovoj godini, kojim upravlja ova vladajuća većina opet imati rekordan broj dana. A ja bi podsjetio da smo u vrijeme kad je počela korona kriza [[Upadica: Hvala vam]] donijeli sve važne dokumente [[Upadica: Hvala vam kolega]] kojima osiguravamo funkcioniranje države. Stanka će biti odobrena. Hvala lijepa predsjedniče. U ime Kluba zastupnika SDP-a tražim stanku kako bi se dodatno konzultirali oko aktualne situacije. Točno je, u svih 16.g. nije bila ovakva situacija da smo tražili stanku. Samo ću nešto nabrojati od svih događaja koji su nas zadesili. Prije svega korona, ja se ne sjećam da je bila korona prije svih ovih 16.g., ove godine jeste. Da ne govorimo o pokušaju ubojstva na Markovom trgu, o ovrhama koje slijede za 3 dana, o zatvaranju poduzeća, o prosvjedu ugostitelja, prijevoznika, o tome da ovi ugostitelji koje sam spomenula se suočavaju sa 70% smanjenja prihoda u odnosu na prošlu godinu, o prijevoznicima, povremenim prijevoznicima koji se suočavaju sa gubitkom 20000 radnih mjesta, o jačanju radikalizma u RH, o divljanju korone, o rekordnom broju zaraženih, dakle o svemu onome s čime se svi mi koji smo sa dvije noge na zemlji suočavamo svaki dan. Dakle nije potrebno detaljnije govoriti, ali ono o čemu moram postaviti pitanje kako vas nije sram, kako vas nije sram hrvatskih građana koji su nas, koji su nas svi birali, svih birali da odemo dva tjedna na godišnji odmor, predblagdanski odmor koji će nam biti plaćeni dok ono strepe hoće li se aktivirati ovrha jer mi nismo bili sposobni donijeti zakon koji bi im u tome pomogao. Hvala lijepa.

Pita se kako nas nije sram, ja se pitam kako vas nije sram gđo. Ahmetović? Kolko ja imam informaciju, a to je točno, vi ste i načelnica Omišlja. Što sad vi, jel sad vi ovdje radite svoj posao kao načelnica Omišlja? To nije bila kolega Bačiću povreda Poslovnika. Ono nije, slažem se, nije primjereno govoriti i prozivati kolege dal je nekoga sram ili ne, mislim da za to nema razloga. Neću dati opomenu zato što postoje određeni razlozi za ovo što je reagirao kolega Bačić. Dakle, nije, ne radi se o zlonamjernom korištenju jer je imao određene razloge, ali ja procjenjujem da nije bilo povrede Poslovnika. Izvolite kolegice Ahmetović. Uvaženi kolega Bačić, povrijedio je čl. 236. unatoč ovome što ste rekli. Kolega Bačić je iskoristio povredu Poslovnika za repliku, prije svega, omalovažavajući rad kolegice Ahmetović u jedinicama lokalne samouprave.

Dakle i ovdje je bila replika na repliku. Neću ni vama dati opomenu, ali teške riječi kolegice Ahmetović povukle su onda i teške riječi kolege Bačića.

Tko je za? Tko je suzdržan? I tko je protiv?

Predlažem da odgodimo daljnje glasanje do 12,50 kako bi se uspostavila tehnička mogućnost da kolegice i kolege sudjeluju.

Kolega Tomašević, izvolite.

Kako vi sad imate ideju, tako vjerojatno ima i još drugih 130 zastupnika ideju nešto reći, ali to nije predviđeno Poslovnikom. A kako pustite jedne zastupnike, a druge ne.

Sačekat ćemo evo, 10 minuta, nastavit ćemo u 12 sati i 50 minuta s glasovanjem, molim službe da uključe sve zastupnike.

Kolegice i kolege ovakva je situacija, dakle službe pokušavaju uspostaviti vezu, ali još uvijek to nisu uspjeli. Imaju jedno 5, 6 zastupnika koje hvataju i ostale ne. Oni inače nas vide i između sebe se vide, ali je izgleda prekinuta veza sa samim, naša internetska veza u saboru. Tako da imam prijedlog da nastavimo glasovati bez njih, dakle imamo kvorum ako želimo ili ćemo morati prekinut glasovanje i jednostavno nastaviti, nema ništa od točaka što je toliko kapitalno da bismo mi to morali danas izglasovati, pa možemo nastaviti onda drugi puta. Evo, pitanje za klubove? Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče, situacija u kojoj pojedini saborski zastupnik sam odluči da ne sudjeluje u glasanju, a situacija u kojoj je pojedinom saborsko zastupniku zbog tehničkih uvjeta onemogućeno da sudjeluje u glasanju je nešto sasvim drugo. Dakle, mi ovdje ne govorimo o kvorumu, jer kvorum nije sporan, govorimo da o činjenici da pojedinim našim kolegicama i kolegama nije omogućeno glasanje.